Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych tady předstoupil se svojí zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 405, tedy k vládnímu návrhu novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Předmětem úpravy je změna několika ustanovení, zejména zákona o podnikání na kapitálovém trhu s cílem implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu založenou na technologiích distribuovaného registru, takzvaný DLT PILOT, který si klade za cíl propojit tradiční finanční služby a výhody blockchainové evidence. Dále jsou v návrhu obsaženy změny v zákoně o pojišťovnictví, které mají vést ke změně vymezení velkých pojistných rizik a částky absolutní dolní meze pro výpočet minimálního kapitálového požadavku.

Vymezení velkých pojistných rizik a stanovení částky absolutní dolní meze pro výpočet minimálního kapitálového požadavku lze pak provést pouze tímto zákonem, proto je obsažen v návrhu i změna právě zákona o pojišťovnictví. To je vše, děkuji. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí?

Děkuji, váš návrh jsem si poznamenal. Ptám se, zda někdo další se hlásíte do rozpravy? Není tomu tak. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Žádný návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se ptám, zda má někdo další návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Nikdo se nehlásí. Já vám děkuji. V obecné rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty na projednávání na 25 dnů.

Kdo je proti?

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto tisku.